Děkuji.

Prosím, pane ministře. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane poslanče, nesmíte věřit všemu, co přečtete.

To zařízení ze zákona kontroluje tyto věci, sleduje to a dlouhodobě je monitoruje.

Je to spíš v horní třetině toho, co je průměr v Evropské unii.

Není to dáno tím, že by nebyly očkovací látky, není to dáno tím, že by nebyly hrazené, není to dáno tím, že by nebyl systém očkování dobře nastaven.

Tady tyto počty neočkovaných stoupají.

Úplně si nemyslím, že je nezbytně nutné začít znovu s očkováním v české populaci tam, kde jsme s očkováním skončili. Jsme připraveni proočkovat ukrajinské děti, a to ze dvou důvodů.

Ten systém je tam poměrně velmi komplikovaný.

Je velice složité porovnávat statistiky, protože se nemůžeme orientovat úplně jednoduše podle statistik z uplynulých dvou až tří let, ale musíme se orientovat podle statistik před covidem.

Také děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane ministře, za vysvětlení. Já bych měl ještě doplňující otázku.

V tomto kontextu tedy zcela nechápu snížení plateb za státní pojištěnce, protože většina občanů, kteří k nám utekli, uprchli z Ukrajiny před válkou, tak ten zdravotní stav je u nich výrazně horší a samozřejmě to bude stát peníze, obrovské peníze navíc, takže právě v tomto smyslu bych chtěl vědět, proč tedy snižujete peníze za státní pojištěnce, když víte velice dobře, že bude daleko náročnější to ufinancovat. Děkuji.

Dělá to takzvané dohadovací řízení a kompenzační vyhlášky a ty všechny už jsme schválili a všechny ty požadavky poskytovatelů byly pokryty.

Je to na dlouhou debatu a rád tuto debatu někdy poskytnu, rád se jí zúčastním.

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.